Děkuji, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi uvést tento sněmovní tisk, jehož hlavním důvodem předložení jsou trvající mimořádná opatření při epidemii spočívající v zákazu výuky na všech typech škol a s tím související potřeba řešit finanční... Já vám rozumím. Vážené paní poslankyně, páni poslanci, prosím, pokud diskutujete jiné téma, tak zásadně v předsálí, ať paní ministryně může v klidu návrh uvést.

Máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

Navrhovaná opatření budou mít v roce 2020 dopady na státní rozpočet.

K tomuto chci uvést, že v žádném případě tato skupina není opomenuta, a jak jsem obeznámena, tak v tomto směru byl již uplatněn pozměňovací návrh pana poslance Sklenáka, který finanční zajištění těchto takzvaných dohodářů, kteří odvádějí sociální odvody, v době mimořádných opatření při epidemii upravuje obdobně, jako je tomu u standardního ošetřovného. Na přípravě tohoto návrhu se Ministerstvo práce a sociálních věcí podílelo a tento pozměňovací návrh tedy podporujeme.

Dnes návrh zákona projednal výbor pro sociální politiku, který doporučil Poslanecké sněmovně, aby s předloženým návrhem zákona vyslovila souhlas. Děkuji vám za pozornost.

Požádám nyní zpravodajku výboru pro sociální politiku paní předsedkyni Janu Pastuchovou, aby nás informovala o projednání tohoto návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnila. Paní předsedkyně, máte slovo. Děkuji, vážený pane předsedající. Vážení kolegové, kolegyně, výbor pro sociální politiku tento návrh zákona projednal dnes ráno. Vše k tomu řekla paní ministryně, ohledně čeho se to týká. Na výboru pro sociální politiku nebyly přijaty žádné pozměňovací návrhy a já bych si dovolila vám přečíst usnesení našeho výboru.